Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Doplňující odpověď pan ministr. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych za prvé chtěl říct, že nechci komentovat spekulace a drby.

Za druhé i kdybych měl pochybnosti o výsledku výběrového řízení, tak ministr jmenuje a výběrová komise jen doporučuje a bude na mé zodpovědnosti, kdo bude, či nebude ředitelem Nemocnice Na Homolce. Což není případ společnosti AGEL, která je standardním subjektem, který prostě ve zdravotnictví působí. Jsou tady i jiní lidé, kteří mají pracovní zkušenosti s touto společností, a není to pro mě důvod, abych jakkoli zpochybňoval jejich integritu. Co se týká dceřiných společností, tak jak jsem již říkal, odpovíme písemně. Já jsem byl ministr, který jí zadal, aby byly realizovány postupně kroky ke zrušení těchto společností. Já ani neumím odvolat jakoukoli osobu z orgánů dceřiných společností zřizovaných touto nemocnicí. Mohu změnit ředitele a je vypsáno výběrové řízení. Děkuji panu ministrovi za jeho doplňující odpověď. Další interpelací bude interpelovat pan poslanec Zbyněk Stanjura přítomného pana ministra dopravy Antonína Prachaře ve věci dálnice D11. Prosím, pane poslanče.

Mám k tomu několik dotazů. Od té doby na tom místě už nikdo nepracuje. Za druhé.

Některé položky tam byly jakoby kritické nebo ne úplně doložitelné.

Takže kdo vlastně rozhodl o výši té slevy. Pan ministr jistě ví a potvrdí, že ze tří firem, které se přihlásily, se dvě firmy musely vyloučit. Což samozřejmě nelze tohle to přifařit k původnímu dodavateli podle původní smlouvy.

A za čtvrté. Máme už všechny pozemky, nebo nemáme? Děkuji panu poslanci Stanjurovi za jasné otázky. Poprosím pana ministra o jasné odpovědi.

Ptáte se mě, kdo vybral místo zahájení pokračování výstavby. Osm let jsme trvali na tom, abychom mohli tuto stavbu zahájit. A vy říkáte kdo vybral to místo. Tím jsem odpověděl na vaši první otázku. Co se týká slev, o kterých vy říkáte, že byla představa 28 %.

Poprosím obsluhu, aby to změnila. Sleva až 28 %.

A pan poslanec Stanjura určitě ví, jak jsou dělány smlouvy se zhotoviteli, protože byl ministrem dopravy. Ví, že v těchto smlouvách je takzvaná valorizace, že jsou tam takzvané závazkové položky, kdy stát nepředal staveniště zhotoviteli. My jsme se tyto položky snažili dohodnout se zhotoviteli a v průměru jsme ušetřili 18 %. Já nevím o žádném nařízení nebo o žádných dohodách historicky, které měly směřovat ke slevě 28 %. Ano, zákon o zadávání veřejných zakázek. Vypsali jsme výběrová řízení, přihlásili se tři uchazeči, dva nesplnili kvalifikační předpoklady, museli být vyloučeni. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek zůstal jeden a výběrové řízení musí být zrušeno. Kdybychom toto opakovali, můžeme to dělat donekonečna.

Mimo jiné je to muzeum Hradce Králové, není to žádná soukromá firma. Já si nemyslím, že to je nehospodárné nakládání se státními prostředky, ale pokud se pan poslanec mýlí, nechť koná jakékoli další kroky. My jsme tímto odblokovali po osmi letech výstavbu silnice, strategické komunikace.

Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

Na to jsem se skutečně neptal. Nicméně jste mi na tu první otázku neodpověděl. Tak jak se ta stavba pohybuje od té doby? Současně jste přiznal porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Kdo komu? A na základě čeho?

Děkuji panu poslanci. Pane ministře? Další interpelaci přednese pan poslanec Jiří Štětina na pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci letecké záchranné služby.